Ještě připomenu, že stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 141/1. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře pardon, teď jsem neviděla málokdy zde mám potřebu se jakkoli vyjadřovat na mikrofon. Připadá mi, že jsme málo osobní, málo efektivní, málo myslíme na to, že bychom měli být především vzory.

Roky jsem to sledovala, myslím projednávání manželství pro všechny. Všechny dosavadní debaty jsem viděla a slyšela skrze obrazovku svého počítače, když jsem seděla buď ve své kanceláři, anebo doma.

Vyhráli jsme všichni, protože debata, která tu dosud probíhala, byla veskrze respektující, veskrze slušná, často velmi osobní, hledající kompromisy a řešení nebo minimálně je navrhující, a to je to nejdůležitější. V tuto chvíli mohu říci, že jsem pyšná, možná poprvé za ten rok a půl, co tu jsem, že jsem součástí této Sněmovny, a děkuji vám všem, kteří podpoříte posun do druhého čtení, protože věřím tomu, že poprvé a tentokrát se může podařit, že budeme debatovat, hledat řešení a nebudeme na sebe útočit a útočit na ty, kteří si nevybrali tu situaci, ve které jsou. A ještě jedno velké poděkování, a tentokrát veskrze osobní, všem těm, kteří vystoupili ze své komfortní zóny a svěřili nám ať už své osobní, anebo příběhy blízkých, protože si myslím, že to je jeden z těch zásadních důvodů, proč se debata a diskuse, která tu probíhá, udržela v normách slušného chování, v normě toho, jak bychom chtěli a měli mezi sebou debatovat mnohem častěji. Děkuji vám všem a velmi si vážím toho, jak to dosud probíhalo, a doufám, že to zvládneme i nadále.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si dovolím připomenout anebo zmínit stav společnosti, naší společnosti, který tu je.

Tam, kde asi nějaký problém nebo ne asi, ale určitě je třeba v určitých právních otázkách a v postavení stejnopohlavních párů. Ale to, že je někdo jinak orientován, prostě v naší společnosti, české společnosti, nijak nálepkováno není. Dlouho jsem si nebyl jist při vztahu a posuzování této záležitosti v tom, zda mají být děti svěřeny do péče stejnopohlavním párům.

Bylo mi to záhadou, ptal jsem se, kde se tam vzaly.

A to už byl velmi silný moment, že vlastně i po roce se v té jejich rodině neodehrálo nic, co by mělo negativní dopad na ty děti, a oni s nimi fungovali velmi dobře.